Já si myslím, že i tohle je nehlasovatelné.

Hlasování ano, čili pan kolega Hovorka trvá na hlasování o tomto návrhu. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zajistila souhrnnou inventarizaci jednorázových škod na majetku fyzických i právnických osob postižených následky výbuchu muničního skladu a řádnou evidenci všech omezení hospodářské činnosti v uzavřených oblastech pro potřebu stanovení výše škody občanům postižených obcí.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Omluvil se z dalšího jednání pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pokračujte, pane zpravodaji. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zajistila vyplacení jednorázových kompenzací za psychické strádání a škodu na majetku fyzických osob postižených přímými následky výbuchu muničního skladu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Zahájil jsem hlasování číslo 29. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh. Pane zpravodaji... Já z tohoto návrhu v podstatě vyberu jenom... Já vlastně musím konstatovat... Víte, tento návrh má vlastně dvě části. Jeden je nehlasovatelný, druhý hlasovatelný.

Chcete hlasovat, dobře.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tady považuji za nemožné hlasovat, protože jsme ještě širší návrh hlasovali v návrhu pana poslance Hovorky. Pane zpravodaji...

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Poslanecká sněmovna žádá vládu o sdělení, zda při vydání rozhodnutí o povolení činnosti firmě Bochemie bylo bráno v potaz, že v tomto areálu je nebo bude současně skladována munice. Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 32, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Ano. Paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně. Já se strašně omlouvám, ale pane zpravodaji, v zastoupení pana místopředsedy, vy jste se na to normálně vykašlal. A hodinu tady všichni trávíme čas tím, že jste si nepřipravil svoji zpravodajskou zprávu. Ani to neumíte přečíst. Místo žádá vládu, je tady žádá Ministerstvo vnitra o ukončení vyšetřování kauzy. Přeskočil jste poslance Seďu... Opravdu, připadá vám tohle důstojné? Pane starosto, já se vám strašně omlouvám. To dnešní jednání není úplně standardním jednáním Poslanecké sněmovny. A kdyby se něco takového odehrávalo u mě na radnici , tak rozpustím to zastupitelstvo. Ale hlásil se pan kolega Fiedler, jestli s tím souhlasí, nebo nesouhlasí, protože on v té faktické poznámce říkal v podrobné rozpravě tu opravu, která tady padla. To jste chtěl říct, pane poslanče? Ještě jednou, protože jsme to nehlasovali. Prosím pana zpravodaje. Já bych chtěl jenom reagovat na paní Černochovou.

Já jsem to řekl. A za druhé, já jsem nepřeskočil pana poslance Seďu. Pan poslanec Seďa načetl svůj návrh jako poslední, takže budeme o něm teprve hlasovat. Prosím budeme pokračovat jednotlivými návrhy na usnesení, které je potřeba prohlasovat. Mnoho se nám jich nepodařilo prohlasovat.

Pane zpravodaji, máte slovo.